Nije dobio potreban broj glasova. Idemo sada na amandman vezan za Ured Predsjednice RH, zastupnik Arsen Bauk, Vlada ne prihvaća. Utvrđujem da nije dobio potreban broj glasova. Idemo sada na amandmane prema Vladi RH, to je broj 3. Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Vlada ne prihvaća.

Utvrđujem da nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 4. istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandmani Ministarstva financija, zastupnik Domagoj Hajduković, amandman broj 5, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 6. istog zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 7. zastupnika Siniše Hajdaša Dončića i Marka Vešligaja, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Sada idemo na amandmane o Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske, zastupnik je Domagoj Hajduković, amandman je broj 8., a Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandmani prema Središnjem državnom uredu za šport, amandman broj 9., zastupnik Željko Jovanović, Vlada ne prihvaća, glasujmo. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 10. zastupnika Domagoja Hajdukovića, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 11. zastupnika Željka Jovanovića, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 12. Kluba zastupnika HSS-a, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 13. Kluba zastupnika HSS-a, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Sada idemo na amandmane o Ministarstvu unutarnjih poslova, broj 14., Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 15., zastupnika Arsena Bauka, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 16., zastupnika Domagoja Hajdukovića, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Sada idemo na amandmane o Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Klub zastupnika HSS-a, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Idemo sada na amandmane Ministarstva kulture. Amandman broj 19., zastupnici Domagoj Hajduković i Damir Tomić, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 20., Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI-a, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 21., Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 22. istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 23., istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 24., istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Idemo sada na amandmane koji su vezani za Ministarstvo poljoprivrede. Amandman broj 25., Klub zastupnika HSS-a, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 26., Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 27., zastupnika Arsena Bauka, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 28., Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Idemo na amandmane vezane za Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU. Amandman broj 29. zastupnik Miro Bulj, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 30. Kluba zastupnika HSS-a, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 31. zastupnici Siniša Hajdaš Dončić i Marko Vešligaj, Vlada ne prihvaća [[Upadica: Ti pratiš.]] Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 32. je prihvaćen i postaje sastavni dio proračuna. Amandman broj 33. zastupnici Siniša Hajdaš Dončić i Marko Vešligaj, Vlada ne prihvaća.

Amandman 35. istog zastupnika, Vlada na prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 36., zastupnika Mire Bulja, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Idemo na amandmane prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Amandman broj 37., zastupnika Željka Jovanovića, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 38., Klub zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI-a, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 38., Kluba zastupnika, ne pardon, Amandman broj 39., Kluba zastupnika HSS-a, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 40., zastupnici Marija Alfirev i Franko Vidović, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 41. istih zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 42. ponovo isti zastupnici, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 43. ponovo zastupnici Marija Alfirev i Franko Vidović, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 44., Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI-a, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 45. istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 46. istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 47. isti klub zastupnika, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova.

Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 49. ponovo isti klub zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 50. ponovo IDS, PGS i LRI, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 51., zastupnika Željka Jovanovića, Vlada ne prihvaća.

Amandman broj 53. istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Sada idemo na amandmane vezane za Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Amandman 54., Klub zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI-a, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Pa idemo na amandmane vezane za Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Amandman 55. ponovo Klub zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI-a, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Pa idemo na Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Amandman 56., zastupnik Gordan Maras, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 57., zastupnik Domagoj Hajduković, Vlada ne prihvaća. Amandman 58., zastupnici Domagoj Hajduković i Damir Tomić, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 59. amandman, zastupnica Ines Strenja, Vlada ne prihvaća. 60. amandman, zastupnika Gordana Marasa, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova pa idemo na amandman 61. Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 62., zastupnika Domagoja Hajdukovića, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 63. je povučen. Amandman broj 64. Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 65. zastupnika Mire Bulja, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 66. zastupnik Gordan Maras, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 67. Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 68. Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 69. zastupnika Domagoja Hajdukovića, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 70., zastupnik Domagoj Hajduković, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 71. zastupnik Gordan Maras, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 72. istog zastupnika, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 73. istog zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman 74., Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 75. amandman zastupnika Mire Bulja, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova.

Amandman broj 77. istog zastupnika, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 78. zastupnik Arsena Bauka, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 79. amandman ponovno zastupnik Arsen Bauk, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 80., Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 81. Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 82., Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 83. Klub zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI-a, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 84., zastupnik Gordan Maras, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 85., Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Amandman 86., isti kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman 87., zastupnik Miro Bulj, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 88., zastupnik Gordan Maras, Vlada ne prihvaća.

Amandman 89., Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a, Vlada ne prihvaća. Amandman 90. Klub zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI-a, Vlada ne prihvaća. Amandman 91. istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman 92. istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. nije dobio potreban broj glasova.

Amandman 95, ponovo isti klub zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman 96, ponovo IDS-PGS-RI, Vlada ne prihvaća. Amandman 97, isti klub zastupnika, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 98, isti klub zastupnika, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 99, je prihvaćen i postaje sastavni dio proračuna.

Amandman 101, zastupnik Gordan Maras, Vlada ne prihvaća. Amandman br. 102, klub zastupnika Mosta Nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 103, zastupnice Ines Strenja, Vlada ne prihvaća.

Amandman 104, zastupnika Mire Bulja, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 105-ti Amandman, zastupnik Gordan Maras, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 106, klub zastupnika IDS-PGS-RI, Vlada ne prihvaća. Kolega Bulj, isključite se samo. Nije dobio potreban broj glasova.

Amandman br. 108, istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman 109, isti klub zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman 110, zastupnici Domagoj Hajduković i Marta Luc-Polanc, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 111, klub zastupnika Glasa i HSU-a, Vlada ne prihvaća. Vlada ne prihvaća odnosno nije prošao. 112-ti Amandman zastupnika Željka Jovanovića, Vlada ne prihvaća. Amandman 113, kluba zastupnika SDP-a, Vlada ne prihvaća. Amandman 114, zastupnik Peđa Grbin, Vlada ne prihvaća. Amandman 115, kluba zastupnika HSS-a, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 116 je prihvaćen i postaje sastavni dio državnog proračuna. Amandman br. 117 zastupnici Siniša Hajdaš Dončić i Marko Vešligaj, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 118, zastupnici Damir Tomić i Željko Jovanović, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 119, zastupnici Siniša Hajdaš Dončić i Marko Vešligaj, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potrebni broj glasova. Sada idemo na Amandmane vezane za Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. 120.-ti Amandman je klub zastupnika Glasa i HSU-a, Vlada ga ne prihvaća. Nije dobio potrebni broj glasova, pa idemo na one Amandmane koji su vezani uz Ministarstvo zdravstva. 121.-vi Amandman zastupnice Ines Strenja, Vlada ga ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 122, zastupnik Željko Jovanović, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova Amandman 123, zastupnika Peđe Grbina, Vlada ne prihvaća.

Amandman 125. istog kluba zastupnika, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 126. amandman isti klub zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman broj 127., zastupnik Miro Bulj, Vlada ne prihvaća Amandman 128., zastupnica Ines Strenja, Vlada ne prihvaća. Amandman 129., zastupnik Mirando Mrsić, Vlada ne prihvaća. Amandman 130., Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Idemo na amandmane vezane za Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlada i socijalnu politiku. 131. amandman, zastupnik Domagoj Hajduković, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 132. amandman Kluba zastupnika HSS-a, Vlada ne prihvaća. Amandman 133., zastupnika Domagoja Hajdukovića, Vlada ne prihvaća. Amandman 134., zastupnice Marije Alfirev, Vlada ne prihvaća. Amandman 135., Klub zastupnika Živog zida i Snage, Vlada ne prihvaća. Amandman 136. zastupnika Željka Jovanovića, Vlada ne prihvaća. Amandman 137., Klub zastupnika MODT-a nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Amandman 138., zastupnice Ines Strenja, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. 139. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća. Amandman 140., Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI-a, Vlada ga ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Isti klub zastupnika Amandman 141., Vlada ne prihvaća. Amandman 142. isti klub zastupnika, Vlada ne prihvaća. Amandman 143. isti klub zastupnika, Vlada ne prihvaća.

Amandman 144. isti klub zastupnika, Vlada ne prihvaća.

Nije dobio potreban broj glasova. Idemo na Ministarstvo pravosuđa. 146. amandman je povučen. 147. zastupnik Željko Jovanović, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Idemo na 148. zastupnik Željko Jovanović, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Pa idemo sada na pregled amandmana na prijedlog Financijskog plana Hrvatskih voda za 2019. godinu i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu. Prvi amandman zastupnici Siniša Hajdaš Dončić i Marko Vešligaj, Vlada ne prihvaća. Nije dobio potreban broj glasova. Pregled amandmana na prijedlog Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2019. i projekcija plana za 2020. i 2021.

Amandman 5., istog zastupnika, Vlada ne prihvaća, nije dobio potreban broj glasova.

Amandman 8., istog zastupnika, Vlada ne prihvaća, nije dobio potreban broj glasova.

Hvala. Pa mi smo u pravu, mi želimo da znamo o čemu se glasa ovdje, o čemu se glasa. Izričem naravno kolegi Pernaru opomenu sa trajnim što se tiče današnjeg dana, udaljenjem iz Sabornice i nemam uopće komentara na ovu vrst ponašanja. Dakle, amandman broj 9., kao što sam rekao prihvaćen je u izmijenjenom obliku što je predlagatelj i prihvatio. Idemo na 10.-eti amandman, to je Klub zastupnika Mosta, nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća, nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 11., je povučen. Amandman broj 12., zastupnik Tomislav Panenić, Vlada ne prihvaća.

Amandman broj 13., je prihvaćen, postaje sastavni dio Prijedloga proračuna. Amandman broj 15., zastupnika Ante Pranića, Vlada ne prihvaća, nije dobio potreban broj glasova. Amandman 16., zastupnika Mire Bulja, Vlada ne prihvaća, nije dobio potreban broj glasova.

Amandman broj 19., istog zastupnika, Vlada ne prihvaća, nije dobio potreban broj glasova.

Amandman broj 21., istog zastupnika, Vlada ne prihvaća, nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 22., ponovno zastupnik Miro Bulj, Vlada ne prihvaća, nije dobio potreban broj glasova.

Amandman broj 25., Klub zastupnika Most-a, nezavisnih lista, Vlada ne prihvaća, nije dobio potreban broj glasova.

Amandman 27., zastupnici Siniša Hajdaš Dončić i Marko Vešligaj, Vlada ne prihvaća, nije dobio potreban broj glasova.

Amandman broj 29., je prihvaćen i postaje sastavni dio proračuna. Amandman broj 30., Klub zastupnika GLS-a i HSU-a, Vlada ne prihvaća, nije dobio potreban broj glasova. I idemo na pregled amandmana na prijedlog financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019.-tu i i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu.

I sada bismo trebali pristupiti glasovanju prijedlogu državnog proračuna, ali javlja se poštovani kolega Bernardić, izvolite. Poštovani predsjedničke sabora, prije svega želimo upozoriti na efekt koji će imati [[Upadica: Samo malo, tražite stanku ili što?]] tražim stanku, radi dodatnih konzultacija jer želimo upozoriti na efekt koji će imati stanje u Uljaniku i 3. maju na Državni proračun RH. RH garantira svojim jamstvima za stanje u Uljaniku i u konačnici će cijeli problem Uljanika i 3. maja morati platiti građani naše zemlje. Vlada je sve znala, godinu dana je imala sva izvješća na stolu, odugovlačila je s rješavanjem pitanja Uljanika i 3. maja, odugovlačila je s izborom nove uprave, zašto je to radila, možda zato da bi netko od vladajućih nanišanio ili dobio u budućnosti atraktivno zemljište od Uljanika, ali time ste direktno ugrozili živote nekoliko tisuća radnika koji rade u Uljaniku i 3. maju i njihovih obitelji. Ostat ćete zapamćeni kao Vlada koja je uništila hrvatsku brodogradnju, ovo će direktno imati utjecaj na pad industrijske proizvodnje u Hrvatskoj, vama je to kolegice i kolege iz HDZ-a smiješno, kao što vam je smiješno kad se izvlače novci iz Hrvatske u Agrokoru, kao što vam je smiješna afera Borg, kao što vam je smiješno propadanje brodogradnje, vama je to smiješno. Vi se možete nastaviti smijati, pozivam vas da to rade ali radnici čije obitelji žive od toga, nažalost ne smiju se, nego odlaze iz Hrvatske, a vi se i dalje smijte. Pad industrijske proizvodnje imat će direktno utjecaj na rast gospodarstva, rast gospodarstva pada i zbog pada investicija, pada izvoza ali ono što je najtragičnije, pada turizma koji ste dodatno opteretili novim nametima, jer će preko 100.000 privatnih iznajmljivača morati platiti 5 puta veći porez. Dakle, ovaj proračun Hrvatsku polako i sigurno vodi u sigurnu recesiju, nakon što je SDP-ova vlada uspjela Hrvatsku oporaviti, a od kupovanja, pokušaja kupovanja koalicijskih partnera, dakle vaših dežurnih potrčaka, Bandića i HNS-a to od toga opet neće [[Upadica: Hvala vam.]] biti ništa da jer će i to obećanje proći [[Upadica: Hvala vam, hvala vam, isteklo je vrijeme.]] kao i obećanje za povratak INE u hrvatske ruke.

Hvala lijepo, gospodine predsjedničke Hrvatskog sabora tražim stanku u ime Kluba HDZ-a jer očigledno je da nakon cjelodnevne rasprave neke istine treba ponavljati. Dakle, ako se sjećate ovoj istoj govornici vlada SDP-a je 2012. nas uvjeravala da je program restrukturiranja hrvatske brodogradnje završen i 10 milijardi troška te brodogradnje su stavili na deficit proračuna 2011. Vlada SDP-a je 2 dana prije ulaska Hrvatske u EU pripojila 3. maj Uljaniku, vlada SDP-a je 2014., 2015. izdala 3 milijarde 200 miliona jamstava i to su ova jamstva koja su došla na naplatu sada, dakle vlada koja nije kontrolirala proces restrukturiranja, jer ako ste rekli da je 2011. završen onda ste ga morali kontrolirati. Druga stvar, kolegice i kolege vjerojatno ste vidjeli da nekada neko dobije 10, 15, 20 tisuća kuna iz pričuve državnog proračuna, međutim na kraju godine mora podnosit izvješće u državni proračun na što je te novce utrošio, ali vrlo interesantno da nitko 500 miliona koje je 3. maj dobio za program restrukturiranja i kasnije ih samo proslijedio Uljanik, niko u državnom proračunu te godine kad su ta novci dani, a dano je za vrijeme vlade SDP-a nije kontrolirao zašto su se utrošili ti novci. Da se tada to napravilo ovo sve skupa se vjerojatno ne bi dogodilo na ovakav način na kakav se dogodilo. Dakle, ova Vlada je naprosto došla u situaciju da mora platiti jamstva koja je izdao netko drugi i da mora naći model kako dat plaće radnicima Uljanika i 3. maja, isto tako da mora naći program restrukturiranja jer nema budućnosti hrvatske brodogradnje dok se program restrukturiranja ne završi. Zato tražimo stanku.

Tražite?

Pa prije svega, hvala vam predsjedniče što se primijetili da je riječ o povredi Poslovnika i to članka 238. budući da nije napravio kolega Šuker ono što je trebao, ali ono na što se posebno želim osvrnuti je plan restrukturiranja nije ni otišao u Brisel. Dakle, i s tim namjerno odugovlačite, lažete, kupuje i glasovima proračuna glasove koalicijskih partnera, HNS-a, Bandića koje doživljavate kao dežurne potrčke.

Kolega Bauk, izvolite. Ja bi se usredotoči na povredu članka 119. Poslovnika koji govori o odnosu Vlade i sabora, gospodin Šuker je tijekom svoje obrazloženje za stanku jedno 10-tak puta rekao vlada SDP-a, ako ste mislili na vladu na čijem je čelu bio Zoran Milanović, brodogradnja je bila u resoru Ministarstva gospodarstva koju su vodili današnji vaš koalicijski partner gospodin Radimir Čačić i još jedan koalicijski partner gospodin Ivan Vrdoljak, pa u tom smislu [[Upadica: Kolega Bauk.]] zbog zapisnika da ostane zapisano. Naravno da ste dobili opomenu jer ste vi zloupotrijebili Poslovnik, ali ovako sad ćemo završiti još ovaj krug. Inače, kad uočim da netko koristi povredu Poslovnika za repliku ja ću ga prekidati i isključiti, jer to je sad postala praksa, dakle ponovo smo našli jednu, jednu rupu u pravilima i pokušavate to kontinuirano činiti.

Predsjedniče povrijedili ste vi čl. 255. jer ovo glasovanje i povrijeđena je javnost glasovanja, zbog toga što javnost ne zna o kojemu mi amandmanu glasamo, o čemu se radi, radi li se to o Sinju ili Trilju, pa kolega Šipić nije glasao, ili se radi o imovinskome, pa Babić kolega nije glasao, ili o Metkoviću, kolega Čelić i tomu slično. Znači ne zna se javnost, ovim ne zna o kojemu smo amandmanu glasali, a kada je bila rasprava, nitko od ovih nije bio u sabornici gospodo, ni vi iz Slavonije koji niste podržali i vi Bandićevi, bio je proračun u, bio je prijedlog amandmana moj, prijedlog o udžbenicima za koji ste glasali protiv.

Drugo javnost može pratiti na internetskim stranicama Sabora jer sve piše. Zna, zna, tablice su obavljene, meni je žao da vi to ne pratite. Samo malo, nemojte vikati, sada ste iskoristili ste priliku, ja vam sada odgovaram, dakle, javnost nije proviđena jer na stranicama internetskim sabora je tablica, koju svi ovdje imamo i onaj tko je zainteresiran će tu tablicu pratiti. Idemo dalje, Furio, odustajete kolega Radin, kolega Sponza se javio. Kolega Radin, samo malo, recite. Dao sam, digao sam ruku radi konzultacije Kluba nacionalnih manjina, jer Klub nacionalnih manjina želi shvatiti zbog čega SDP, to je bilo nakon nastupa SDP-a, zbog čega SDP zapravo dovodi minimum garancije, koji većinski vlasnik Uljanika i 3.Maja što je Vlada daje ovim proračunom.

Poštovani predsjedniče Sabora, zatražio sam stanku u ime kluba, iz istih razloga, kao što su to učinili prethodnici. Poštovane kolegice i kolege, ukazivanje na problem, kao što je to činio predsjednik SDP-a Bernardić je dobro, ali prepucavanje SDP-a i HDZ-a preko leđa radnika na štetu brodogradnje, umjesto da se traže rješenja, je put koji nas vodi u slijepu ulicu. Ovo što ste vi rekli, kolega Bernardić, da će to koštati sve građane RH, onda nemojmo biti licemjerni, govorimo koliko će koštati građane RH, situacija u kojoj država nije niti jedan promil suvlasnik u Agrokoru, a što će građani Hrvatske platiti, gdje se je problem riješio i pronašao ekspresno, a ovdje se evidentno odugovlači sa rješenjem. Prema tome, pozivam i iz redova pozicije i iz redova opozicije, da fokus rasprave usmjerimo u traženje rješenja, brodogradnja je bitna za Hrvatsku, brodogradnja je puno šira tema od same brodogradnje, jer se vezuje i za znanost i za specifična znanja, ali vezuje se za industriju. Jer Hrvatska ukoliko bude ostala samo na turizmu, a bez brodogradnje, bez industrije i bez poljoprivrede, neće imati svoju održivost. Prema tome, fokus interesa treba biti fokus rasprave u iznalaženju i traženju riješena. Prema tome, nemojmo skupljati jeftine političke poene, što to netko pokušava činiti, preko leđa radnika. Hvala. Dobro. Odobravam stanku, javio se i kolega Bunjac, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče Sabora, u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e tražim stanku u trajanju od 10 min kako bi se unutar kluba konzultirali o prioritetima proračuna za trenutnu vladu i njihovu većinu. Naime, mi u proračunu, dajemo sredstva za naoružanje, dajemo 100 milijuna kn za obalni brod, 300 milijuna kn dajemo za naoružanje, za okapna vozila, 500 milijuna kn dajemo za avione, koje nikada neće doći, dajemo za NATO operacije u Afganistanu, u Iraku, dajemo za EU operacije, dajemo za migrante u Turskoj, dajemo za krizu u Južnom Mediteranu, u Sudanu, u Čadu, a istovremeno imamo štrajk učitelja. Znači istovremeno je prošli tj. bio štrajk učitelja koji su nezadovoljni svojim plaćama, koje su izrazito niske, i koje jednostavno više nisu motivirani raditi svoj časni posao. Istovremeno imamo iseljavanje danonoćno radnika.

Znači umjesto da damo svojim učiteljima i svojim vatrogascima, vi dajemo plaće afganistanskim policajcima i smatramo da je to potpuno kriva lista prioriteta, potpuno poremećena ljestvica vrijednosti iz tog razloga želimo dakle još jednom raspraviti prije glasanje za proračun. Hvala lijepo. Odobrava se i ta stanka. Sada je kolega Bernardić, povreda poslovnika? Ja vas upozoravam da ću vam oduzeti riječ ako ne bude povrede poslovnika i nećete moći govoriti više, jer ne znam di je bila povreda poslovnika. Poštovani predsjedniče, povrijeđen je naravno čl. 238. zato jer je kolega Radin uzeo, tražio stanku da obrazloži stanku, na kraju je odustao od stanke, u tom je povreda Poslovnika. A što se tiče kolege Radina, ja ne znam zašto se on i kolega iz IDS-a, zašto su se osjetili prozvanim na temu u Uljaniku. I postavlja se pravo pitanje kad kolega Radin ovako srčano brani odluke Vlade, da li postoji nekakva tajna veza kolega Radin između vas i onih koji možda imaju namjeru brodogradilište u Uljaniku pretvoriti u nekakvi hotelski kompleks. Da, dobivate drugu opomenu. Kolega Furio Radin, dao sam opomenu drugi puta, … … [[Upadica se ne čuje.]] Drugu opomenu da, drugu opomenu da, sa oduzimanjem riječi, tako je, da, da, da. Javio se je kolega Hrelja, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, tražim stanku u ime kluba GLAS-a i HSU radi konzultacije oko glasanja i koristim priliku isto da se osvrnem na ove izrečene kvalifikacije vezano i za brodograđevnu industriju Hrvatske Uljanik i Treći Maj. Dakle, možemo govoriti što god hoćemo, međutim pitanje brodogradnje i opstanka brodogradnje proteže se kroz više Vlada, niti je ovo ni odgovornost ni zasluga ove Vlade niti je ni odgovornost i zasluga bivše Vlade za ovo stanje, za stanje u Uljaniku nego godinama toleriranje jednog načina rada i neprovjeravanje, znači neodgovornosti od strane Vlade oko davanja garancija i upravljanja sa dijelom svoga vlasništva. Prema tome, moj apel vama svima je da prestanemo tražiti krivce, da pokušamo spasiti ono što se spasiti dade a to bez radnika i bez kvalificirane radne snage nećemo moći. I dajem punu podršku radnicima koji opravdano traže svoja prava a apeliram na Vladu da iznađe mogućnosti, jer ih može naći, ako će čekati da DORH radi sve izvide da bi dala novac, ti brodovi se nikada neće završiti na štetu svih nas jer ćemo prestati biti zemlja koja može izgraditi brod najveći proizvod na ovom našem području. Dakle, čekanje, traženje krivaca je samo na štetu svih nas u RH i ne treba u tom dijelu razmišljati o tome tko je sklon ili tko podržava ovu Vladu nego treba naći rješenje. Nenalaženje rješenja je na štetu svih građana RH.